A hlavně, vážené kolegyně, vážení kolegové, nevím, kdo z vás někdy byl na nějaké střelnici nebo má zbrojní průkaz, je to celkem jedno, ale jistě ti z vás, kteří jste nějací příznivci těchto sportů, tak víte, co to obnáší z hlediska zabezpečení těch zbraní při převozu právě na Policii České republiky, kdy ty zbraně chodíte ukazovat, a ano, i v České republice jsou lidé, kteří mají pět, deset, dvacet zbraní.

Takže já si myslím, že tím zkrácením na pět let bychom se znova dostali do toho problému, že po pěti letech budeme zatěžovat Policii České republiky těmito kontrolami zbraní. Tady si skutečně myslím, že zákon v tomhle je dostatečný a není zapotřebí jej zpřísňovat. Pojďme skutečně zpřísnit legislativu ohledně střeliva, munice, tam si myslím, že to je bez diskuse.

A já dopředu říkám, že si myslím snad můžu mluvit za celý klub občanských demokratů že my pro to zkrácení lhůty určitě nebudeme.

Nyní zde mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Holík, potom pan poslanec Tejc.

Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

Jsem současně držitelem zbrojního průkazu asi 20 let a zbraň používám zásadně jenom na střelnici. Z toho důvodu podtrhuji prostřednictvím pana předsedajícího slova kolegyně Černochové neomezujme naše lidi v držení zbraní. Zpřísněme podmínky pro ty, kteří přechovávají munici, zpřísněme podmínky pro lékařské prohlídky, ale neomezujte. Prosím pana poslance Tejce a po něm pan poslanec Okamura, rovněž faktické poznámky. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já naprosto rozumím paní kolegyni Černochové, protože určitě všichni máme obavu o to, aby se nadmíru nezneužívala možnost policie nebo kohokoli jiného vstoupit do obydlí. Já bych řekl, že daleko více mě trápí, a budu se tím zabývat, možnost exekutorů vstoupit do obydlí třetí osoby, ve kterém dlužník jen pobývá, aniž by ta osoba byla přítomna. Ale nechci odbíhat a vrátím se k té situaci.

Takže já jsem přesvědčen, že to oprávnění, které je v návrhu zákona obsaženo, je správné, ale souhlasím s tím, abychom se zamysleli a určitě, budeli tento návrh postoupen do ústavněprávního výboru, budeme hledat cestu, jak např. v této věci zajistit součinnost minimálně státního zástupce nebo soudce. Ale jak říkám, to oprávnění, které tam je, podle mého názoru je pro policii naprosto zásadní pro to, aby zabránila situacím, o kterých tady hovoříme a které se v minulosti staly. Nyní faktická poznámka pana poslance Okamury, potom pan poslanec Gabal, potom paní poslankyně Černochová. Vážené dámy a pánové, musím tady dodat za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, že my zásadně odmítáme zpřísňování legislativy ohledně držení zbraní slušnými, řádnými českými občany.

Jsme slušní, řádní, musíme splnit celou řadu podmínek, o kterých tady již byla řeč, a nechápu, proč se nám, statisícům slušných lidí, kteří splňujeme mnoho formálních podmínek, musí tady něco omezovat.

To znamená i z tohoto pohledu si myslím, že je dobré, když občané mají možnost a pocit, že dokážou v případě napadení chránit své děti, svoji rodinu, a na základě řádně stanovených podmínek. Děkuji. Prosím pana poslance Gabala a připraví se paní poslankyně Černochová.

O tom musíme přemýšlet a ty rozdíly jsou pak vidět v těch číslech. Kriminalita klesá, ano, včetně střelby, ale poslední, co jsem chtěl zdůraznit ne poslední, ještě v této Sněmovně jsme odhlasovali a vydáváme 110 mld. na obranu a bezpečnost obyvatelstva. Tak budeme ty lidi ještě nutit, aby si kupovali zbraně, když dáme 110 mld. dohromady na vnitřní a vnější obranu?

Já poprosím kolegy, aby nepokřikovali, já to vidím, já to zvládnu. Děkuji.